39.

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr financí Ivan Pilný. Ještě než mu dám slovo, požádám pana poslance Martina Novotného, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Pane ministře, ještě ne. Požádám kolegy, kteří nejsou na svých místech, diskutují jiný problém , aby diskutovali v předsálí. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, návrh zákona, který předkládám, má charakter legislativně technické úpravy v působnosti cenové kontroly. Jde především o zrušení oprávnění Státní energetické inspekce k výkonu cenové kontroly v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Od 1. ledna 2016 byl dozor nad dodržováním zákona o podporovaných zdrojích energie kompletně svěřen ERÚ, nebyl však souběžně novelizován zákon o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, kde zůstaly kompetence pro SEI. Důsledkem byl stav, kdy v roce 2016 ani letos nebyly prováděny žádné cenové kontroly v oblasti podpory obnovitelných zdrojů ani ze strany ERÚ, ani ze strany SEI, přestože ERÚ kontrolním orgánem obecně pro odvětví energetiky je. To považuji za velmi alarmující a nepřijatelné vzhledem k objemu roční podpory v této oblasti ve výši 44 miliard korun. Urychlené zajištění těchto cenových kontrol je tedy úkol velice urgentní.

Zatím se v tom udělalo velmi málo. A znovu podtrhuji a upozorňuji, že v této oblasti vynakládáme 44 miliard korun.

Pokud by tento návrh nebyl přijat, tak samozřejmě nelze v tom docela dost dobře pokračovat, protože prostě legislativně se to nestihne. Jenom upozorňuji, že nekontrolujeme již dlouho 44 miliard korun v obnovitelných zdrojích. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministru financí Ivanu Pilnému a žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Martina Novotného, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu.

Materiál tedy odstraňuje duplicitu.

To si nejsem jist a přiznám se, že to nechápu. To, že musíme upřesnit to, aby se ty orgány nepřely, kdo má kontrolovat, a kontroloval jenom jeden, tomu rozumím. Ale kontrolovat až doposud mohly dokonce tři orgány. K tomu popisu asi nemám co dodat kromě toho, že přechodná ustanovení upřesňují, co s kontrolami, které případně už byly započaty a jsou v běhu, a zároveň roli Ministerstva financí jako obecného orgánu novela řeší s tím, že tu působnost výlučně ukládá ERÚ. Tolik mé zpravodajské úvodní slovo. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku.

2. Pokud se ty kontroly nedějí, tak není k tomu žádný důvod.

Zbytek sněmovny se jim smál.

Tak si je třeba uvědomit, že skoro vždy, když hlasujeme o nějakých budoucích mandatorních výdajích, nerozhodujeme pouze o tom, co se stane letos nebo příští rok, ale že jsme schopni založit obrovské náklady státního rozpočtu nebo domácností či firem, což v tomto případu tak je, protože ty náklady se dělí na tu nesmyslnou podporu solární energie. Dělí se mezi domácnosti, firmy a státní rozpočet. Ovšem státní rozpočet, to jsou vlastně zaplacené daně zase těch daňových poplatníků, zase těch firem, takže to vlastně platí dvakrát. Většinou se jakoby netváří, že to je najednou, ale platí to ty firmy či zaměstnanci buď přímo, anebo nepřímo prostřednictvím státního rozpočtu. Tak to je takové připomenutí, protože pan ministr to zmínil, jak to vlastně vzniklo. A kdo má zájem, tak si přečtěte stenozáznamy z roku 2005. Tady stál Martin Říman a před tím varoval.

A toto jsou následky!

Prosím, pane poslanče. Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dámy a pánové, já jsem rád, že pan ministr financí tuto věc tady sdělil.

My o tom víme, ale my se nedostaneme ke slovu. A já jsem skutečně rád, že jak pan ministr, pan zpravodaj, koneckonců i kolegové, kteří o tom hovořili, s tím nesouhlasí. Já bych vás moc prosil, abychom do pořadu tohoto jednání tuto zprávu o cenových kontrolách ještě nějakým způsobem dostali. Samozřejmě teď na to nemám právo, ale možná že ráno požádám, možná že i prostřednictvím předsedy kontrolního výboru, abychom zprávu o cenových kontrolách měli na pořadu ještě tohoto jednání.